Město samo bude také příjemcem dotací pro vlastní projekty. Rozsah a způsob zapojení města do administrace integrovaného nástroje může vést ke vzájemnému ovlivňování v rámci různých působností a ke střetům zájmů.

Já bych zde velmi ráda zdůraznila, že toto je obdoba bývalé novely tohoto zákona, kde Poslanecká sněmovna při projednávání novely zákona 248 před několika lety vypustila větu, že za regionální operační programy se nese odpovědnost a kdo ji nese. Zde je nutné, aby se tato situace neopakovala.

Ministerstva v rolích řídicích orgánů budou mít v souladu s právní úpravou přijatou na úrovni Evropské unie svou činnost omezenou primárně na kontrolu správnosti postupů měst bez možnosti zásahů do výběru projektů. Bez navrhované úpravy by Česká republika neměla k dispozici dostatečný právní základ pro vymáhání škody a veškeré nedostatky následně by nesl stát. Děkuji. Děkuji paní ministryni. Otevírám rozpravu a mám zde přihlášku paní poslankyně Jany Fischerové.

Pan předsedající, pane předsedo, děkuji za slovo.